Děkuji, pane předsedající.

Protože pokud bychom dále klesali, tak by to skutečně znamenalo absolutní relativní chudnutí penzistů.

Protože pokud má někdo penzi nadprůměrnou, tak proč by měl dostávat stejně jako ten, který to v zásadě potřebuje. Proto ten náš návrh.

Tím pádem měly nižší příjmy, nemohly potom také vykonávat třeba tak finančně ohodnocenou práci. A proto navrhujeme tu pětistovku za každé dítě, které ta maminka měla. Ještě jedna faktická poznámka kolegy Sklenáka.

Přece jenom důchodový systém je založený na nějakých principech, na principech zásluhovosti a na principech solidarity. A nedovedu si představit, že bychom se tady jako domluvili, že máme vůli přidat těm, kteří mají nízké důchody, přidat méně těm, kteří mají střední, a těm, co mají vysoké, nepřidat nic. Takhle není možné postupovat. Samozřejmě lidem, kteří mají nižší příjmy, se stát věnuje přes sociální pomoc.

A rozumím tomu, že jsou lidé, kteří mají velmi vysoké důchody, jsou finančně zajištění a říkají, že to nepotřebují, těch 5 tisíc měsíčně tak dobře.